Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, budeme pokračovat. Přestávka uplynula, členové stálé komise jsou tady, a můžeme tedy rozhodnout o jednotlivých návrzích.

Čili nejdříve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Ten padl také vícekrát. Dále budeme hlasovat o lhůtách. Mám jednu nejasnost, protože pan ministr se k tomu nevyjádřil.

Takže to bude nemožné hlasovat.

Máme jasno o návrzích na hlasování. Nikdo nezpochybňuje postup, který jsem předložil.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu vládě k dopracování.

Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat.

Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 53, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. V průběhu rozpravy padly návrhy prosím, pane zpravodaji na hospodářský výbor, na výbor pro regionální rozvoj, na výbor zemědělský. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání těmto třem výborům. Nejdříve přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Dalším hlasováním bude hlasování o přikázání výboru pro regionální rozvoj.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Třetí návrh je přikázání výboru zemědělskému.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru a dále výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru a lhůta k projednání byla prodloužena na 80 dní.